Spotřebitel je dnes v situaci, kdy jsou mu v České republice a v jiné členské zemi Evropské unie nabízeny produkty, jejichž název a obal vypadají sice stejně nebo velmi podobně, a to znamená, že se dají lehce zaměnit. Spotřebitel se tudíž mylně domnívá, že si kupuje stejnou potravinu. To se musí změnit. To nelze odůvodnit žádnými důvody, jako že Češi mají jiné chutě, jiné preference, které ve svém důsledku spotřebitele klamou, a spotřebitel nemá při běžném nákupu žádnou příležitost tyto rozdíly odhalit.

To odmítáme. Nejen problém dvojí kvality by šlo vyřešit i tím, že by se na českých pultech prodávalo více kvalitních českých potravin, a tímto směrem bychom se měli vydat. Naše hnutí SPD je spolupředkladatelem důležitého pozměňovacího návrhu a tím je zavedení povinnosti prodávat na našem trhu české potraviny.

Jedině tím podpoříme naše výrobky, náš český trh a potravinovou soběstačnost. Je třeba si uvědomit, že u každé komodity, která nám vypadne z trhu, okamžitě dovozem vzroste její cena. Ti, co dnes bojují proti uhlíkové stopě, pak kupují jablka z Holandska. A to je pokrytectví. Ať kupují naše jablka. Je třeba maximálně podporovat náš trh, naše potraviny, to znamená české maso, mléko, vejce, prostě začít pracovat na tom být soběstační. A myslím, že je nejvyšší čas. Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Běhounka. Pardon, omlouvám se, pane poslanče.

Pěkné odpoledne. Já bych rád využil tohoto prostoru, abych se zeptal pana ministra zemědělství teď ve druhém čtení, protože tam je několik pozměňovacích návrhů načteno, nebo bude načteno z dílny různých klubů, týkajících se okruhu zodpovědných institucí za dvojí kvalitu potravin. Chápu to tak, že nikdo tady nechce dvojí kvalitu potravin. Za mě jsou dva možné cíle. Buď je cíl vybírat pokuty, nebo je cíl tomu zamezit. Já si myslím, že by mělo být cílem tomu zamezit, nikoliv primárně vybírat pokuty.

A teď jak toho dosáhnout, aby to nebylo na úkor prodejců, kteří nemají absolutně šanci to ovlivnit.